Cílem výkonu dozoru je jednoznačné zajištění ochrany zdraví konečného spotřebitele s tím, že dosavadní dozor v uvedených provozech bude významně posílen zejména o kontrolu bezpečnosti, kvality a původu surovin a pokrmů včetně zvěřiny uváděných do oběhu ve stravovacích službách. Posílení role vzájemné spolupráce a koordinace jednotlivých dozorových orgánů jednoznačně koresponduje s vývojem evropské legislativy, která stanovuje podmínky a pravidla úředních kontrol ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv.

Víceletý plán se stanovuje v Evropské komisi. Jen poprosím a již jsem o tom hovořil s panem zpravodajem , aby se pozměňovací návrh A33 hlasoval samostatně. Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom velmi stručně reagovat na vystoupení pana kolegy poslance Hovorky.

Já bych chtěl říct, že tato slova jsou matoucí, zavádějící, nekompetentní a možná i trošku mimo mísu. Protože kdyby se pan kolega Hovorka zajímal detailně o průběh projednávání tohoto zákona, který v podstatě v legislativním procesu je poměrně dlouhou dobu a připravovala ho už minulá vláda, je to poměrně zásadní změna potravinového práva v České republice, která reflektuje mj. i požadavky a implementaci předpisů Evropské unie, které mají začít platit ke konci letošního prosince, tak by věděl, že proběhla v podstatě trojí debata.

Došlo ke kompromisu. A já nerozumím tomu, že znovu opakujete tyto záležitosti, které nemáte ničím podložené!

Děkuji za slovo. Paní a pánové, já moc děkuji všem, kteří se podíleli na tom kompromisu. A na rozdíl od některých předřečníků jsem přesvědčen o tom, že to je dobrý kompromis, že to je dobrá dohoda.

Považuji to za dobrou dohodu, protože to je maximálně možná dosažitelná dohoda. Dlouhodobě kompetenční spory, které se vedly, se vedly vždycky na tomto poli. Já oceňuji pana dr. Valentu, hlavního hygienika, oceňuji oba dva ministry, oceňuji předsedu zemědělského výboru, že koneckonců dokázali najít prostor a místo a dohodnout to, jak je to možné.

Proto jsem přesvědčen o tom, že je třeba právě teď, v tuto chvíli, tu dozrálou tematiku prohlasovat. A až bude čas před hlasováním, tak bych rád načetl svůj návrh procedury jako zpravodaj s tím, že vnímám, že někteří, kteří byli možná silněji osloveni z prostředí Svazu obchodu a cestovního ruchu, ale rozhodně mnozí novináři, kteří volají a ptají se mě, co je to za přílepek, co je s tím přílepkem atp., vycházím vstříc těmto názorům a budu navrhovat hlasování o bodu A33 zvlášť.

To by byl čistý a jasný přílepek. Ale jestliže tato tematika spolu jasně věcně souvisí, já to za přílepek nepovažuji. Návrh původně kolegy Haška jsem si vzhledem k tomu, že kolega Hašek již není poslancem a hlasovalo se to v zemědělském výboru poté, co pan kolega Hašek přestal být poslancem, osvojil já a plně za tím návrhem stojím a podporuji jej. A jestli někdo má rozhodnout o tom, že to byl, nebo nebyl přílepek, nechť je to třeba Ústavní soud. Tolik dosavadní můj komentář ve třetím čtení k některým těm bolavým a sporným bodům. A já ještě na závěr. Pan kolega Hovorka má bezesporu také právo na tento názor, který tady zastává a prosazuje. Myslím si ale, že by byl platný, nebo alespoň částečně platný v té první fázi, ještě před prvním hlasováním v zemědělském výboru. My jsme se zachovali velmi zodpovědně.

Zatím děkuji za pozornost.

A pan kolega Černoch také s faktickou. Pan poslanec Petr Bendl, prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem se hlásil do řádné jako řádně přihlášený v době, kdy nikdo jiný přihlášený nebyl. Já se pokusím být rychlý a stručný. Musím říct, že velmi zásadně nesouhlasím s tím, co říkal pan kolega Hovorka. Protože opravdu té komunikaci bylo věnováno velmi mnoho pozornosti. A možná mě neposlouchal při druhém čtení, kdy jsem říkal, když se tady odvolává na nedostatek komunikace, že náměstek ministra zdravotnictví se odmítl potkat s poslancem, s koaličním poslancem parlamentu, na téma návrh nebo pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona. To nesvědčí o tom, že by tady byl zájem o nějakou komunikaci ze strany zdravotníků.

To, že jsme nechali diskusi na toto téma na dvě ministerstva. Z mého pohledu musím říct kriticky oni se dohodli, ale výsledkem je to, že byrokracie neubude, náklady na chod veterinářů, chceteli tedy státní správy, se zvýší, takže tenhle návrh zákona není rozpočtově neutrální.